Rezervy zdravotního pojištění jsou rezervami poskytovatelů, protože pokud při stále se zdražujícím zdravotnictví bude stagnovat, nebo dokonce klesat výběr pojistného, pojišťovny budou schopny hradit poskytovatelům včas a v potřebné výši právě díky rezervám, které se vytvoří v předchozích letech.

Zde vůbec není jasné, jak předkladatel bez dalšího může navrhovat takové drastické snížení rezervního fondu. Proto vítám pozměňovací návrhy, které přišly při jednání zdravotního výboru a které to vlastně vracejí do původních 1,5, i když si myslím, že by tady bylo to navýšení možné i na původní 3 %.

Předkladatelům těchto pozměňovacích návrhů jistě nelze upřít snahu řešit dlouhodobé problémy českého zdravotnictví, ale na druhou stranu mi zůstala zcela nepochopitelná snaha zvýšit úlohu Ministerstva financí v oblasti, která výsostně náleží do sféry zdravotnictví. Přiznám se, že vysvětlení, že se přece jedná o peníze, a tak by to mělo dělat Ministerstvo financí, mě poněkud vyděsilo. Znamená to tedy, že bychom mohli zrušit všechna ministerstva a ponechat pouze Ministerstvo financí, protože všude, ve všech oblastech, se rozhoduje o penězích. Nechme si tedy jedno ministerstvo, Ministerstvo financí, a zbytek můžeme zrušit, a tím také možná něco ušetřit. Vyzuly by tak Ministerstvo financí získalo mnohem větší pravomoci v otázce slučování zdravotních pojišťoven, při poskytování návratné výpomoci zdravotním pojišťovnám a také při nominacích do správních rad těchto pojišťoven. Přiznám se, že tyto pozměňovací návrhy jsou pro mě osobně absolutně nepřijatelné. Také mi není úplně zcela jasná motivace podání pozměňovacího návrhu v oblasti rozhodování správních rad zdravotních pojišťoven u veřejných zakázek na služby, kde se sjednocuje částka na 2 miliony korun bez DPH u všech zdravotních pojišťoven. Dosud to bylo tak, že u VZP to bylo 5 milionů korun a u oborových zdravotních pojišťoven 1 milion korun, což odpovídá zase podle mého názoru rozdílnému množství finančních prostředků, se kterými jednotlivé pojišťovny hospodaří. Naopak pozměňovací návrh, který vítám, je rozšíření hrazené služby o očkování proti pneumokokové infekci pro pojištěnce nad 65 let věku. Na zdravotním výboru sice nebyl přijat, jak už tady bylo řečeno mými předřečnicemi, ale pevně věřím, že bude podpořen Poslaneckou sněmovnou.

Jsem přesvědčena o tom, že případné náklady z veřejného zdravotního pojištění budou vyváženy úsporami poté, co naši senioři budou tímto očkováním chráněni a zmíněnými chorobami neonemocní. Závěrem bych chtěla důrazně, opravdu důrazně varovat před vysoce nebezpečným pozměňovacím návrhem paní kolegyně Maxové a pana kolegy Janulíka, který by umožnil nekontrolovaný nárůst spoluúčasti pacientů.

Chci podotknout, že tento pozměňovací návrh byl stažen z jednání zdravotního výboru, nemohli jsme ho vůbec diskutovat a skutečně ho považuji za velmi nebezpečný a i nebezpečný v tom, že je podle mě v kolizi s článkem 31 Listiny základních práv a svobod a ta je součástí naší Ústavy.

Děkuji za pozornost.

Požádám sněmovnu o klid, aby mohl pan poslanec Svoboda v pořádku hovořit. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím zareagovat na poslankyni Markovou, jejíž slova tady teď zazněla.

Ono to má velký význam. Jestliže dostane kvalitní kyčel, tak prostě bude moci zase znovu lyžovat, bude moci třeba hrát i ten fotbal, což není možné. Zákon, který to neumožňuje, zákon poslankyně Fischerové, slavný zákon, je prostě paskvil, který už mnoha, mnoha lidem ublížil prostě proto, že nemají možnost vidět tak dobře, jak by mohli vidět. Takže byl bych rád, kdyby poslanci viděli dobře a v této věci hlasovali dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já patřím do té skupiny, která už si nějakým způsobem musela vybrat, protože jsem měl šedý zákal a dostal jsem tedy na vybranou mezi tím, jaké si mám pořídit čočky, takže vím, o čem mluvím. Řekl bych, že zdravotní systém bude mít vzhledem ke stárnoucí populaci velký problém vůbec něco těm lidem dát, ať už jsou to náhrady jakéhokoli druhu.

Proto za všechny takzvané aktivní seniory bych se velmi přimlouval za to, aby Poslanecká sněmovna tyto pozměňovací návrhy přijala.